Děkuji. Já jsem poslouchal, takže si dovolím reagovat.

Například tam chybí rozdělení působnosti, například se tam dá navrhnout poměrnost volby těch zastupitelů oproti tomu starostovi, například se tam dá vyřešit to, jestli tam budou nebo nebudou ty rady, které jsou tam teď zmíněny, ale není jasně řečeno, kde se berou. Já souhlasím. Myslím si, že bychom se měli zabývat tím, aby bylo jednodušší odvolat prezidenta než zrušit tuto funkci ústavní cestou, jak je tomu v současné době v zásadě, a byla zmíněna přímá volba do Senátu.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak ještě jednou.

To se bohužel nestalo. Pojďte nám říct alespoň nějaké základní věci. Nechceme paragrafové znění.

Jinak dále platí samozřejmě můj návrh na zamítnutí, tak jak jsem to proslovil minule. Toto se má řešit zpočátku. Stačí nějaký obecný popis. Velmi vám děkuji a věřím, že mé žádosti vyhovíte. Děkuji a další faktickou poznámku pan poslanec Adamec? Tak prosím. A připraví se na faktickou poznámku paní poslankyně Vildumetzová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

nebudu vám říkat, že jste nějaký.

Když chcete měnit volební zákony, tak musí být souhlas nadpoloviční většiny všech členů obou komor Parlamentu České republiky. A vy si fakt myslíte, že senátoři udělají tyto kroky? Já si to tedy vůbec nemyslím, já senátory dobře znám.

Prostě to nebude nikdy tohle to.

Tak to je. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych si dovolila reagovat na našeho předřečníka, pana starostu Trutnova, pana Ivana Adamce.

Jestli je dneska volební účast v komunálních volbách 50 %, je to málo.

Ano, děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedající.

A co se týká... ano, omlouvám se. Tam ten systém není jako na městě.

Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že to, co říká kolega Adamec, je hluboká pravda. Mluvil jsem před časem s bratislavským primátorem, který je přímo volen.

A přitom mají ta pravidla trošičku jiná, protože například primátor drží v rukou veškeré zastupitelské peníze a v zásadě o nich rozhoduje.

Ale takovýto návrh zákona je naprostý nesmysl, ústavní nesmysl. Bez čehokoli dalšího to je nerealizovatelné.

Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Nedělejte to bez toho, aniž bychom dořešili celý ústavní problém.